Jsou, a to má pan ministr pravdu, velká část z nich se skutečně odehrává v oněch řetězových karuselových obchodech, ale druhá veliká část se odehrává ve víceméně díky armádě šikovných právníků a šikovných daňových poradců v tzv. daňové optimalizaci u velkých skupin, které disponují desítkami vlastních nebo spřátelených společností a často jsou nadnárodní, to znamená působí v několika zemích, kde dochází k daňové optimalizaci, někdo říká dokonce k daňovým čachrům, kde celkový odvod těchto daní je daleko menší, než by se dalo předpokládat ze zisku těchto společností.

Možná, že se v dalších čteních dostaneme ke spoustě jiných firem, já si pro tento den a pro tento případ, abych nezdržoval, připravil pouze jeden jediný příklad.

S takovouhle platební daňovou morálkou, prostřednictvím paní předsedající, s takovouhle platební daňovou morálkou, pane podnikateli a ministře financí v jedné osobě, běžte do karusele.

Já netvrdím, že to není legální.

Proto ta obrovská delta daní. Ale to ti malí živnostníci nemají.

To je ten podvodník!

Tady něco nehraje. Pan ministr financí si prosadil na vládě, že vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně citlivá data, firma, která to bude dělat, musí být prověřena na tajné a z bezpečnostních důvodů to bude zadáno bez výběrového řízení. No tak buď ministr financí klame, že tam nebudou žádná citlivá data, protože jinak proč by to mělo být utajováno, anebo tam skutečně citlivá data budou...

Já tady jenom podotýkám, že veškeré systémy pro daňovou a celní správu se vždycky nakupovaly ve výběrovém řízení a nikdy nebyla výjimka z volné ruky proto, že to musí být utajováno, byť to obsahuje celou řadu citlivých informací. Není ten důvod někde jinde?

Můj vzácný kolega Zbyněk Stanjura tomuto systému říká registrační pokladny.

Já to nechci soudit, já nechci tenhle systém nikde, protože koneckonců na tom nejsme hůře než Německo, zatímco Chorvatsko i po zavedení elektronické evidence je na tom dvakrát hůře než my.

No protože tam se obchoduje s komoditou, která ho mimořádně zajímá.